A nakonec management doplní i texty do zprávy. To řečeno bylo úplně přesně.

Toto že má být kontrolní orgán, který dohlíží na instituci, která hospodaří s miliardami? Mě když jako živnostníka kontroloval například finanční úřad, tak po mně žádné osnovy nechtěli. Tvrdě mi prověřili účetnictví, a pokud našli chybu, tak mě nemilosrdně pokutovali. Pak ještě zazněla ze sálu další otázka, nebo spíš výzva na přítomné členy rady, aby každý stručně popsal svůj podíl na zprávě o hospodaření.

Upřímně, ono se to dá pochopit, v radě většinově nejsou ekonomové. Ale proč tedy vydávají tyto zprávy za svoje dílo? Kdo tyto zprávy skutečně vypracovává, jsme se za celý den v podstatě nedozvěděli.

A já jsem sám členem volebního výboru, a odpustí mi předseda Standa Berkovec, že řeknu, že my se tou zprávou zabýváme no dobře, budiž, dvě hodiny, myslím, že ne.

Dámy a pánové, uvědomujete si, že Česká televize hospodaří s penězi koncesionářů, tedy s penězi většiny občanů České republiky? Pro pana profesora Válka prostřednictvím pana předsedajícího domácností. Tito občané platit musejí, protože jim to ukládá zákon.

Jako by ani nešlo o kontrolu a kontrolovaný subjekt. Ptám se: Nenazrál čas pověřit kontrolou hospodaření České televize Nejvyšší kontrolní úřad? Nenazrál dokonce i čas změnit způsob financování veřejnoprávních médií? Co říci závěrem?

A pevně věřím, že odvahu najdou i další poslanci napříč Sněmovnou. To byl pan poslanec Španěl. A nyní tady mám přihlášky na tři faktické poznámky. Tak prosím, máte slovo. Dobrý večer, kolegové.

Proboha, má to zapotřebí? zní moje otázka. Proč dělá takovou, vždyť to je tak triviální dohledatelná věc.

Prosím, máte slovo.

A možná že i jenom částečně.

Střet zájmů zaměstnanců a externích spolupracovníků České televize je nepřípustný. Osoby pracující pro Českou televizi musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám, pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takovéto skutečnosti informuje Radu České televize a vyčká jejího doporučení. Kde je to doporučení?

Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba získává informace ne, moment když určitá osoba členským, smluvním nebo konfliktním poměrem případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě zprávy. Například rodinní příslušníci, životní partner, popř. nejbližší členové.

Děkuji.